Tak děkuji. Nyní bude série návrhů G, všechny od Květy Matušovské. Stanovisko garančního výboru negativní. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nyní návrh G5, kde Květa Matušovská nově definuje vysokorychlostní železniční dopravu. Stanovisko hospodářského výboru negativní. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní návrh G6, který upřesňuje předmět podnikání Českých drah. Pokud by nebyl přijat, budeme hlasovat o I3, který je v podobném znění a řeší podobnou věc. Pan ministr?

Kdo je proti?

Další návrh. Stanovisko hospodářského výboru je kladné.

Je to moje chyba. Přehlédl jsem. Děkuji za to. Takže prosím toto ještě nehlasovat. Zopakuji pro stenozáznam.

Takže I3, prosím nyní hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stanovisko hospodářského výboru je doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji. A nyní jsou ty upravené části G8, kde jsme souhlasili hlasováním myslím, že kolegyně Matušovská některé z nich stáhla.

Týká se licence strojvedoucího.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Je to ta část návrhu, který Květa Matušovská nestahovala. Řeší podobnou problematiku licence strojvedoucích. Stanovisko hospodářského výboru je nedoporučující. Ale to je staženo. Toto jsem přehlédl. Máte pravdu. Je to staženo a o G8 již nebudeme hlasovat. Nyní tedy prosím hlasování o pozměňovacím návrhu Věry Kovářové pod písm. H, která upřesňuje přiznání oprávnění k výkonu státního dozoru Drážní inspekce. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Tak nyní poslední dva pozměňovací návrhy.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Ale mohu říci, je velmi důležitý pro příští rok, kdy řeší přechodné období po vypršení lhůty pro přijetí technické novely tohoto zákona, kterou do června nestihneme, a my bychom neměli jak přijímat do provozu nová vozidla. Stanovisko hospodářského výboru je kladné.

Kdo je proti? Děkuji vám.

V tom případě můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.